Systém zdravotnictví je u nás v zásadě z hlediska financování a fungování neudržitelný.

Pojďme si teď společně projít několik bodů, které jsou pro zdravotnictví klíčové. Začněme třeba financováním, o kterém zpráva tvrdí, že dlouhodobě není udržitelné.

Dovolte mi zde citovat: Chtěli bychom vytvořit legální prostor pro dobrovolnou spoluúčast při připojištění. Tak jste mluvil, pane ministře, před volbami.

A na ty, kteří peníze nemají, zbude víc. Všichni by na tom vydělali. Ale systém zdravotnictví se na nic takového nechystá.

V současné době, kdy hradíme téměř každý paralen, ty prostředky budou představovat zatížení toho systému navíc. A kdo tam ty peníze přidá?

Senátoři dokonce podali ústavní stížnost.

Hovořil jste o kvalitě poskytované péče. To je také jedna z věcí, o které jsme velmi podrobně hovořili. A já se ptám, jestli už jsme skutečně tak daleko, že o tom teď uvažujete, že to do konce roku v nějaké podobě připravíte.

A vědomost o kvalitě léčebné péče musí být na začátku celého rozhodování o tom, kam budu peníze investovat, v jaké podobě a v jaké formě.

Jde o to nastavit jasné ukazatele, které bude možné měřit napříč zdravotnickým zařízením.

Ano, tak jsme se domlouvali. A také jsme si říkali, že tuto činnost je nutné zahájit hned po volbách, že čtyři roky jsou krátká doba na to, aby se to připravilo.

V programovém prohlášení se také slibuje posílení role pacientů a větší transparentnost.

Otázka financování je jistě i otázka financování zdravotnických pracovníků.

Jejich postavení navzdory všem těmto proklamacím je v podstatě stejné jako před několika lety, jejich výchova není nijak řízena a vedena, jejich zabezpečení z hlediska právního je minimální. Nejsou to finance.

Jenom píší, píší a píší a v krátkých pauzách mezi psaním se mohou podívat na nějaký zvonek, který zvoní.

Zdravotnictví samo o sobě je problém. Musíme zajistit jeho financování, musíme zajistit kvalitní péči, ale musíme taky v nějaké podobě zajistit sociální aspekty toho zdravotnictví.

Zcela.

A úplně stejné by bylo potom, aby ti dospělí lidé si zubařskou péči hradili.